sad se uključite ponovo. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege u ime saborskih zastupnika Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta, ali ja predlažem da stanku u trajanju od nekoliko dana ne treba više uzmu i oni koji su pisali ovakav prijedlog zakona. Da uzmu stanku kako bi u knjižnicama, knjižarama ili gdje već na internetu pronašli knjigu Williama Engdahl iz 2007. godine koja se zove Sjeme uništenja. To je jedna tako zanimljiva beletristika u kojoj se opisuje agenda svjetskih korporacija, agenda vladara svijeta i vjerujem da će biti zanimljivo svima onima koji žele to pročitati, a posebno onima koji su pisali ovakav prijedlog zakona i da će se onda u tome prepoznati. Dakle, globalna agenda velikih proizvođača sjemena Monsanto itd., itd., je da preko manipulacija, preko donošenja zakona u svojim kolonijama ili neokolonijama u što se nažalost i Hrvatska pretvara da jednostavno zavladaju ne samo sjemenom nego da zavladaju i ekonomijama odnosno zavladaju hranom i preko hrane zavladaju u principu tom državom.

Dakle, mi se sami guramo pretvoriti se u koloniju. Molim samo da to pročitaju pa da vidim da li će onda predložiti isti takav prijedlog zakona. Kolegice Borić, izvolite. Dobar dan poštovani predsjedniče. Tražim stanku od 10 minuta i u ime Kluba zeleno-lijevoga bloka da još jednom upozorim kao što smo i govorili, ponajprije čemu žurba u donošenju ovoga zakona kad znamo da sama Europska komisija i EU će tek u travnju objaviti rezultate istraživanja vezano upravo uz temu sjemena, a posebice oko bioraznolikosti i čuvanja sjemena. Nas zanima kome se ovdje pogoduje? Da li je ovdje važnije dorada sjemena koja će osim što će koštati one koji proizvode sjeme i povećati cijenu hrane na tržištu, tražimo neovisnost Hrvatske vezano uz upravo zdravu hranu. Zašto žurba? I ova stanka je odobrena, međutim sukladno Članku 293b. nećemo ići na stanku nego ćemo odmah nastaviti sa glasovanjem, pa dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prvo, prihvaća se Prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i drugo sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.

I tko je protiv?

Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, oružje koristi mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine, izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, oružje kojega je poglaviti učinak ranjavanja fragmentima koji se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti regentskim zrakama, izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, lasersko oružje koje osljepljuje i izmjene i dopune čl. 8. Rimskog statua Međunarodnog kaznenoga suda, namjerno pribjegavanje izgladnjivanju civila, drugo čitanje, P.Z. br. 124. Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona. Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Evo rezultata, 129 je glasovalo, svi su bili za pa je na taj način donesen navedeni zakon.

Zakona o sportskoj inspekciji iza st. 2. dodaje novi st. 3. koji glasi: „Ako tijekom obavljanja nadzor utvrdi slučajeve nasilja nad djecom ili uznemiravanja djece inspektor je dužan o tome sastaviti posebno izvješće te ga u roku od tri dana dostaviti Uredu pravobraniteljice za djecu.“ Amandman se odbija uz obrazloženje, u skladu s odredbama čl. 17. st. 3. Zakona o sportskoj inspekciji ako ocijeni da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela inspektor će o tome izvijestiti nadležno tijelo progona. Zakona o pravobranitelju za djecu taj čl. 12. propisuje kako su tijela državne uprave jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i pravne i fizičke osobe obvezne surađivati s pravobraniteljem za djecu i na njegov zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite. Sportska inspekcija dostavlja Uredu pravobraniteljice za djecu izvješće o svim slučajevima u kojima je utvrđena povreda odredbi Zakona o sportu na štetu djece odnosno sumnja na počinjenje kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta te obvezu izvještavanja Ureda pravobraniteljice za djecu nema potrebe posebno propisivati. Zahvaljujem.

Smatramo da je ova odredba izuzetno važna, smatramo i inače da je rad sportskog inspektorata nužno čvršće povezati sa Uredom pravobraniteljice za djecu i mislimo da bi ovakva odredba koju predlažemo našim amandmanom u tom pogledu bila vrlo, vrlo korisna. Zato dakle kod amandmana ostajemo i molimo da se o njemu glasa. Sada ćemo glasovati onda o ovom amandmanu, Vlada ga ne prihvaća. Tko je za amandman? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova, pa prelazimo na amandman br. 2 istog kluba zastupnika. Molim vas samo državni tajniče, ne morate vi pročitati tekst amandmana nego samo obrazloženje, izvolite. Dakle, i ovaj amandman se odbija uz obrazloženje, ovako sročena odredba nalaže obvezu no nije jasno kome se takva obveza nameće odnosno nije jasno precizirano tko treba suspenziju izreći. Isto tako, nije jasno definirano što znači suspenzija, znači li to suspenzija prava i obveza iz radnog odnosa u kojem slučaju je izriče poslodavac? Znači li to privremenu zabranu obavljanja djelatnosti u kojem slučaju je izriče savez, klub ili netko drugi ili se tu misli na rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti koju izriče sportski inspektor rješenjem? Isto tako, nije naznačeno kako se utvrđuje nastala povreda ljudskih prava te zdravlja sportaša i sportašica temeljem pravomoćne sudske odluke pokretanjem kaznenog postupka ili na neki drugi način. Zdravstvena zaštita sportaša regulirana je odredbama čl. 71. Zakona o sportu temeljem kojih u sportskom natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od 6 mj. prije sportskog natjecanja, utvrđena opća zdravstvena sposobnost odnosno posebna zdravstvena sposobnost kada je to propisano pravilnikom koji donosi ministar nadležan za zdravstvo ili propisima nacionalnog sportskog saveza. S obzirom da je u skladu s odredbama čl. 24. Zakona o sportskoj inspekciji inspektor ovlašten poduzeti hitnu mjeru u slučaju kad utvrdi da je u sportskom natjecanju sudjelovala osoba koja nema odgovarajuću zdravstvenu sposobnost utvrđenu Zakonom o sportu, predložena dopuna čl. 4. konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji je suvišna. Vi ste slobodni, državni tajniče. Dakle, ovdje se pak radi, u našem amandmanu, radi se o intervenciji u čl. 18. koji definira rokove u kojima je sportski inspektor dužan podnijeti svoj izvještaj. Smisao, bit našeg amandmana je bila u tome da se ti rokovi maksimalno skrate odnosno taj rok maksimalno skrati, upravo u slučajevima narušavanja temeljnih ljudskih prava a osobito u slučajevima kad se utvrde postupanja koja su štetna po zdravlje sportaša, osobito djece i mladih. U tom smislu smatramo da je ovakva odredba ne samo primjerena nego i potrebna, stoga dakle ostajemo kod našeg amandmana i molimo da se o njemu glasa. Evo ga, to ćemo odmah učiniti. Dakle, glasujemo o amandmanu Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka koji Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Utvrđujem da ni ovaj amandman nije dobio potreban broj glasova. Sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 130 zastupnika i zastupnica, 126 za i 4 suzdržana te je na taj način donesen zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportskoj inspekciji.

i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013, drugo čitanje, P.Z.E. br. 63. Predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona.

Imamo sada nekoliko povreda Poslovnika, prvi je na redu kolega Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Uvaženi kolega Pavić omalovažio je pamet svih nas ovdje u sabornici sa niskom riječi koje su najblaže rečeno smiješne, čime je povrijedio čl. 238. Poštovani kolega Pavić, pa potpredsjednik vaše stranke kaže da projekt Slavonija nije ništa.

Dobivate opomenu jer ste povrijedili vi Poslovnik, ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika već čista replika. Kolega Hajduković izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče. Izvolite. Uvrijeđen je zdravi razum ovdje kolega Paviću, kažete pa postoji tek nekoliko slučaja moguće korupcije. Pa što je to za HDZ tek nekoliko kolega? Pa da, da ih je barem 10 pa da možemo pričati, da ih je barem 50, pa bi onda pričali. Kolega Hajduković i vi isto tako dobivate opomenu.

Kolega Đakić, izvolite. Pa povrijeđen je čl. 238., naime kolega Hajduković i Grbin jednako tako obmanjuju hrvatsku javnost ne uvažavaju činjenice koje jesu, a našoj županiji ne može niko osporiti da je četiri sustava navodnjavanja koja su u funkciji, da je 900 milijuna kuna ugovorenih OPG-ovih programa, da je 780 isplaćenih već kroz programe naših poljoprivrednika, to su prave cifre.

I kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., kolege obmanjuju hrvatsku javnost ne znaju europske fondove.

A sada se ponovo javlja kolega Hajduković, ovako sad ovo prelazi u zlouporabe ozbiljne Poslovnika, dakle jer se pretvara u raspravu i ovo je replika na repliku, to nema nikakve veze s povredama Poslovnika niti od jednog zastupnika i zastupnice koji su se do sada javili.

Može kolega Hajduković ili ne? Ja ću pokušat stvarno reći što je kolega Pavić povrijedio, znači čl. 238., opet ste uvrijedili zdravu pamet kolega jer zbog svih tih obnovljenih dvoraca, zbog tih velikih vinograda koje grade recimo viši ministar tisuće ljudi ostaju u Slavoniji, ne samo da se ostaju nego se i vraćaju. Pa mislim da je stvarno zdravi razum uvrijeđen, možda bi se kolega trebao prošetat tom Slavonijom, a ne samo provest autom. Kolega Hajduković dobivate i drugu opomenu zato što ste povrijedili Poslovnik. Sada i kolega Đakić ide isto tako povrijediti Poslovnik pretpostavljam. Povrijeđen je čl. 238.jer stvarno zdrav razum kod vas ne postoji. Ne želite vidjeti da je Hedel napisao korisnike potpora iz 2015.za vaše vladavine i ministra Jakovine, pogledajte, brana Virovitica, Vi ste zapravo slijepi pri zdravim očima. Dobro, ovo je isto tako povreda Poslovnika jer nema veze nikakve sa time da je povrijeđen Poslovnik. Idemo dalje još jedna stanka odnosno zahtjev za stankom poštovana kolegica Mrak Taritaš. Molim stanku za klub Centra i GLAS-a gdje želimo još jedanput naglasiti nekoliko stvari. Prva stvar postoje projekti EU koji se apsolutno mogu realizirati i koristiti na cijelom području RH. Projekt koji je nazvan Slavonija je zapravo marketinški trik, riječ je o projektima koje ste vi nazvali projekt Slavonija samo zato da bi se moglo paradirat Slavonijom i pokazivati da se nešto radi i da se nešto ulaže. Ne morate nama objašnjavati u Saboru, ne moramo se ovdje razilazite. Objasnite stanovnicima Slavonije zašto je prosječna plaća u Slavoniji još uvijek 800 kuna manja nego prosječna plaća u RH. Objasnite 38.000 ljudi dakle nije iselilo 100, 1.000, 38.000 ljudi od kada je projekt pod nazivom Slavonija pokrenut prema Državnom zavodu za statistiku pa do početka 2020., dakle ne za vrijeme korone, do početka korone iselilo sa tog područja. To je otprilike veličina Vinkovci i nekoliko okolnih naselja. Ne morate nama objašnjavati uspješnost tog projekta, ne morate u saboru govoriti o tome, objasnite to ljudima koji žive u Slavoniji. Zašto imaju prosječnu plaću manju nego što je područje cijele Hrvatske i zašto oni iseljavaju uopće kad je taj projekt tako dobar kad uopće postoji? Dakle, riječ je o projektima EU koje ste vi samo zato da zamaglite oči i ostavite dojam da u Slavoniji nešto posebno radi nazvali projekt Slavonija. Dobro, evo sada smo iscrpili sve zahtjeve za stankama i povrede Poslovnika pa ćemo krenuti na glasovanje. Dajem na glasovanje Interpelaciju o radu Vlade RH vezano za način dodjele i raspolaganja sredstvima EU fondovima u sklopu „Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“, a koju Vlada odbija. Tko je za? Tko je suzdržan?

Utvrđujem je glasovalo 127 zastupnika i zastupnica, 46 je bilo za, 5 suzdržanih, 76 protiv te je na taj način interpelacija odbijena. Ovime smo došli do kraja glasovanja, sada ćemo za 5 minuta odnosno za 10 minuta će biti slobodni govori i nakon toga zaključit ćemo sjednicu. Nastavit ćemo 7. travnja.

Tone, ne zna se godina rođenja.

Dolaskom Nijemaca nastavljaju se borbe s partizanima na području Otoka podno kamešničkih brda. Neprestani gerovski napadi napadali su Nijemcima manje gubitke zbog kojih su 27. ožujka zajedno s četnicima krenuli u akciju protiv partizanskih postrojbi uzduž rijeke Cetine. U Otok su došli 28. ožujka gdje su okupili članove obitelji Milanović Litre, Milanović Trapo i Plavša s objašnjenjem da će se održati govor, te da će im se uručiti nove dokumente. Zaključali su ih u kuću, te na vrata i prozore postavili strojnice, otvorili vatru na nedužne ljude kojima su nepozvani partizani oduzimali hranu i boravili im u kućama. Na kraju su zapalili iste kuće. U pokolju je ubijeno 11 članova obitelji Plavša, 36 članova obitelji Milanović Trapo i 24 obitelji Milanović Litre. Karlo Milanović Litre, moj dida, preživio je pokolj zajedno s još nekoliko članova obitelji skrivajući se ispod mrtvih tijela svojih voljenih. Partizanske snage večer prije su se povukli iz sela i dobro su znali što će se u selu dogoditi, ali su iz straha i kukavičluka mještane prepustili divljanju Nijemaca i četnika. Mještani Otoka dobro su zapamtili tko im je koliko toliko pomogao, a tko je bježao. O toj činjenici govori razgovor s preživjelim mještanima Otoka. Očevidac Šima Milanović Litre u svom svjedočanstvu je rekla, odveli su nas u kuću Ivana Milanovića Litre, tu nas je bilo preko 30, kad su nas pokupili govorili su nam na srpskom jeziku da se ništa ne bojimo jer da nam neće biti ništa. Mi smo se radovali njihovom umirivanju jer smo bili veseli kad nas je vojska došla spasiti od partizana. S tim stravičnim i zločinačkim pokoljem on nije imao nikakve veze. Tim gnjusnim činom gotovo do istrebljenja uništena je cijela naša obitelj zajedno sa Trapićima i Plavšićima. Stanko Milanović Litre, vojno pričuvni dušobrižnik sa stalnim boravištem u Sinju bio je žrtva partizanske propagande i laži. Stanka da je kriv za pokolj svoje obitelji u svome rodnom Otoku i drugim potkamešničkim selima. Taj dan uništeno je jedno pokoljenje, razoreno je jedno hrvatsko selo na čijem se terenu ostvarila najrazornija mržnja i zlo koje je donijela. Partizani su mu sudili bez branitelja i obrane koja mu je bila uskraćena. Ponižen i obespravljen, njemu su prepisali sve krivnje koje su se u tom razdoblju događale u Sinju i cetinskoj krajini, te su ga optužili i na koncu i osudili na smrt. Komunisti su bili svjesni da su izmislili fra. Početkom travnja '44.g. uhićeno je 70-tak četnika Momčila Đujića pod sumnjom u upletenost u pokolj koji su ubrzo pušteni na slobodu usprkos poslanih prosvjetnih nota od strane tadašnjeg vrha vojske. Ovaj zločin obilježio je naraštaj naših obitelji i treba služiti kao upozorenje budućim naraštajima. Totalitarni režimi obilježili su našu povijest, odgovornost je na svima nama da se ovakve strahote više nikada ne ponove.

otvoren za komunikaciju s građanima, radim to još više i češće otkad sam se oslobodio dužnosti predsjednika stranke, primam još više poziva, čitam još više mailova i još više pisama, radim slobodno, opušteno, kreativno. Drage kolegice i kolege, ako to ne činite preporučam vam da počnete. Drage moje umirovljenice i umirovljenici, govorite, pištite, zovite, pritišćite.

Ako to činite, pak onda vas nagovaram da činite još više. Ako niste nikad to pokušali, pokušajte, počnite. Mi moramo kao zastupnici u HS poznavati ljude koji nas biraju i koje zastupamo, ljude s kojima dijelimo zemlju, zrak, prostor, moramo znati kako žive, od čega žive, žive ili preživljavaju, čemu se nadaju, dal imaju dovoljno za ručak, dal imaju mesa, dal imaju voća, dal imaju mlijeka, to mi moramo znati. Moramo biti otvoreni za njihove prijedloge. Moram priznat da su često građani upućeniji i pametniji od nas, a zato mi moramo naći vremena za odgovore na njihova pitanja. Često ih postavljaju nama kad više ne znaju kome bi. Neki osnovni dojam koji proizlazi ne iz tih razgovora nego i promatranja svakodnevnice, neki zajednički nazivnik bi glasio „prolazi nam život u čekanju, čekanju boljih dana, čekanju rješenja“

Naši stari se nisu tako ponašali, bili su vrijedni, angažirani, organizirani, nisu čekali večeru iz sela i točno, točno se je znalo koliko ko vrijedi. U današnjici čeka se početak obnove Zagreba, za sad ide po principu „uzdaj se u se i u svoje kljuse“ odnosno ne modificirano „uzdaj se u se i u svoj kredit“ Kapa do poda građanima koji su već riješili građevinski pola problema, ali financijske još nisu i još se ni ne naziru. Djeca u domovima čekaju posvojitelje, posvojitelji čekaju djecu. Zašto se češće ne dočekaju, praktično pitanje. Mi smo tu da pomognemo, mi smo tu da se angažiramo. Čeka se presica i to svaki dan, čeka se kraj pandemije, čeka se kraj mjera, čeka se cjepivo, čeka se covid dodatak, čekaju se obiteljske mirovine, čekaju se pravična rješenja. I tako ispada da upravo onaj sustav od kojeg tražimo rješenje postaje, znate što, kradljivac vremena. Oni koji bi trebali pomoći, koji bi trebali ubrzati, odmažu. Pokrenimo se, budimo aktivni, tražimo ono što nam pripada, vrijeme je dragocjeno i mladima, a kamoli starima. Osvijestite molim vas vrijednost vremena jer sve možemo nadoknaditi, ali vrijeme ne, ne i nikada. Drage umirovljenice i umirovljenici, u iščekivanju rijetkih uskrsnica ili pomoći iz županija, gradova i općina bogatijih proračuna koje umirovljenike dijele na nečije i ničije. Kao vaš zastupnik moram reći da sam ogorčen situacijom. Osobni osjećaj gorčine zbog takvog stanja neće mi pokvariti dobrotu koju osjećam prema vama i zato vam želim da u miru i zdravlju provedete i imate sretan i blagoslovljen Uskrs, blagdan nade.